V souvislosti se zajišťováním pravidelného posuzování prognózy zpracované ministerstvem pro účely přípravy státního rozpočtu, rozpočtu státního fondu a rozpočtu zdravotní pojišťovny a jejich střednědobých výhledů se zřizuje výbor pro rozpočtové prognózy. Členství ve výboru bude čestnou funkcí. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí. Tento bude představovat střednědobý rozpočtový rámec na období následujících tří let a jeho součástí bude také konvergenční program předkládaný Evropské komisi. Strategie bude kromě informací požadovaných směrnicí o požadavcích na rozpočtové rámce členských států obsahovat také údaje o celkových výdajích sektoru veřejných institucí a výdajových rámcích státního rozpočtu a státních fondů. Nově bude definován postup odvozování výše výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů.

Výše celkových výdajů sektoru veřejných institucí tak bude přímo provázána s dosažením národního střednědobého rozpočtového cíle. Celkové výdaje budou snižovány v návaznosti na vývoj tzv. nápravné složky v podobě virtuálního účtu, na kterém budou evidovány odchylky skutečných výdajů sektoru veřejných financí od jejich souladu s pravidlem předpokládané úrovně.

Celkové výdaje na druhé straně budou moci být navýšeny o výdaje vzniklé na základě zhoršování bezpečnostní situace státu. Úhrn výdajů spojených s odstraňováním následků živelních pohrom a plnění z mezinárodních smluv a jiných mezinárodních závazků, pokud přesáhl tři procenta HDP.

Poslední uvedené navýšení bude možné se stanoviskem Národní rozpočtové rady.

Národní rozpočtová rada se také bude podílet na přípravě metodiky postupu odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů z celkových výdajů sektoru veřejných institucí, očišťování příjmů o vliv hospodářského cyklu a vymezení jednorázových operací. Rada bude také vydávat ke stanovení uvedeného výdajového rámce stanovisko. Celý proces tak bude probíhat maximálně transparentně. Pravidlo celkových výdajů by mělo vést k výraznému omezení procyklického charakteru fiskální politiky a do značné míry také odpolitizování stabilizační funkce ve veřejných financích. Pravidlo je ve svých hlavních rysech konzistentní s požadavky fiskální smlouvy. Ve vztahu k hospodaření územního samosprávného celku je zavedeno pravidlo, na jehož základě musí v případě, že jeho dluh ke konci roku překročí 60 % průměru jeho příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky, snížit toto překročení o nejméně pět procent rozdílu mezi výší jeho dluhu a jeho regulovanou úrovní. Jestliže územní samosprávný celek svůj dluh tímto způsobem nesníží a ten bude ke konci následujícího roku stále převyšovat regulovanou úroveň, ministerstvo rozhodne o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu sdílených daní ve výši zákonem požadovaného snížení.

Uvedený mechanismus v zásadě neomezuje autonomii hospodaření územně správních celků, ale pouze definuje postup minimální výše a tempa splácení jeho dluhových závazků převyšujících zákonem regulovanou úroveň. Postup zadržování a uvolňování výnosů ze sdílených daní bude upraven zákonem o rozpočtovém určení daní. Návrh zákona také obsahuje opatření pro případ, kdy se účinnost dříve zmíněných pravidel ukáže jako nedostatečná.

Vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Bylli již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez splnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a předloží návrh nový. Tento požadavek v zásadě znamená, že fiskální strategie vlády povede ve svém horizontu k dosažení střednědobého rozpočtového cíle.

Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven. Návrhy schodkových rozpočtů bude moci předložit jen v případě, že schodek bude možné uhradit nejvýše z jedné třetiny finančními zůstatky pojišťovny z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový. Rozpočet bude moci být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku bude možné uhradit jen schodek vzniklý z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtů Evropské unie. Ostatní veřejné instituce nebudou smět po období, v němž bude výše dluhů činit nejméně 55 % HDP, zřizovat nové závazky ze smluv, které vedou k navýšení dluhu sektoru veřejných institucí na dobu delší než jeden kalendářní rok. Výjimka bude možná u závazků týkajících se projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo závazků nezbytných k plnění rozhodnutí soudů nebo orgánů státní moci. Uvedené opatření se dle návrhu neuplatní po dobu 24 měsíců v případě významného zhoršení ekonomického vývoje, v případě významných výdajů státního rozpočtu spojených s odstraňováním následků živelních pohrom a výdajů vyplývajících z plnění mezinárodních závazků České republiky a v případě zhoršování bezpečnostní situace státu.

Ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti byla vymezena Národní rozpočtová rada. Do působnosti rady bude patřit hodnocení plnění číselných fiskálních pravidel, ke kterému bude předkládat Poslanecké sněmovně zprávu. Dále bude zjišťovat výši dluhu sektoru veřejných institucí, sledovat vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí a vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Rada se také bude svým stanoviskem vyjadřovat k výpočtu nápravné složky u pravidla stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí. Předseda rady bude oprávněn zúčastnit se s poradním hlasem schůze vlády a jednání výboru pro rozpočtové prognózy. Dále se bude účastnit schůzí Poslanecké sněmovny, Senátu nebo jejich orgánů, pokud budou projednávány zprávy nebo stanoviska rady. Bude se skládat z předsedy a dvou dalších členů. Předseda rady bude navrhován vládou a další dva členové Senátem a Českou národní bankou, voleni pak budou všichni na období šest let Poslaneckou sněmovnou. Při první volbě členů rady bude funkční období předsedy šest let, člena navrženého Senátem čtyři roky a člena navrženého ČNB dva roky. Návrh také obsahuje výčet předpokladů pro výkon funkce člena rady a funkce a činnost s tímto výkonem neslučitelné.

Bude to organizační složka státu.